Zmíněnou žádost Evropské komise jsem zaslala všem členům výboru pro obranu a seznámila s ní i vedení Poslanecké sněmovny. Předala jsem ji i panu premiérovi a panu ministru Brabcovi. Během procesu bude tento návrh ještě před případným přijetím konzultován s členskými státy, přesto bychom měli už dnes vyslat jasný a srozumitelný signál... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ale když tedy nemají kolegové tu slušnost a baví se tady přímo za zády řečníka, tak bych chtěla poprosit, abyste ten pořádek zjednával vy a častěji, abych to nemusela dělat já. Takže měli bychom vyslat jasný a srozumitelný signál již dnes, abychom nedopadli jako v případě obdobných nesmyslných zákazů ze strany Evropské komise. Ráda bych, aby zde zaznělo alespoň pár vět od členů vlády. Vím, že tady není pan ministr životního prostředí ani pan premiér, že jsou na jednání v New Yorku, takže samozřejmě nepožaduji tady vyjádření Ministerstva životního prostředí. Ale doufám, že třeba ministr zemědělství nebo někdo ze členů vlády tady řekne stanovisko Ministerstva životního prostředí. Je tady samozřejmě i pan ministr vnitra Hamáček, kterého se toto také týká. Takže bych poprosila, aby skutečně tady to jasné slovo od někoho, kdo zde je přítomen, také zaznělo. Chtěla bych tedy požádat, abychom se mohli prostřednictvím ministrů s tou problematikou a postojem k této věci seznámit. Vážené kolegyně, vážení kolegové, 18. září 2019 proběhlo zasedání výboru pro obranu, kde jsme se iniciativně problematikou zabývali, protože výbor pro bezpečnost jednal v pozdějším termínu, než zasedá tato Sněmovna, která to měla zařazené jako pevný bod. Každopádně výbor pro obranu se tím zabýval poměrně detailně a výsledkem bylo přijetí následujícího podotýkám kompromisního usnesení číslo 125, které získalo absolutní podporu tohoto výboru. Dovolte mi, abych vás s tímto usnesením seznámila. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení předsedkyně výboru Mgr. Jany Černochové a po rozpravě navrhuje Poslanecké sněmovně následující usnesení:

I. i nadále odmítá, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky;

III. vyzývá všechny orgány Evropské unie, aby při zpracování a schvalování jakékoli unijní legislativy důsledně dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí Evropské unie; IV. vyzývá předsedu vlády, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové unijní legislativy, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů České republiky;

VI. žádá předsedu vlády, aby inicioval nová jednání o způsobu vytvoření funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení i jiné nelegální manipulace se zbraněmi, střelivem a výbušninami v rámci zemí Evropské unie; VII. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády České republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu a další představitele orgánů Evropské unie a parlamentů členských států Evropské unie.

Protože i myšlenka toho, aby se společně s Českou republikou připojily do toho odporu jiné země, přišla od něj. A myslím si, že pouze ten tlak, pokud bude z vícero zemí, a doufejme, že minimálně od zemí V4, tak pokud se tohle podaří, tak pak je větší šance na úspěch. Tady bych byla velmi ráda, abychom nepropásli příležitost ozvat se a abychom protože tady nelze využívat institutu žluté nebo červené karty abychom skutečně tyto tendence byli schopni zastavit v tom počátku. Myslím si, že určitě každý z nás, kdo má i zástupce v Evropském parlamentu, kdo má poslance v Evropském parlamentu, případně i kontakty v komisích, bychom se měli snažit o to vyjednat vyjednávací většinu či blokační menšinu, tak aby skutečně se podařilo toto šílenství s olovem zastavit. Děkuji vám za pozornost a děkuji jednak za to, že jste byli ochotni se touto problematikou zabývat, a děkuji vám i za to, že přijmete usnesení, které jsme společně s kolegy z výboru pro obranu připravili. Já vám děkuji, paní poslankyně. Ještě před zahájením rozpravy zde mám tři přihlášky s přednostním právem. Ještě před otevřením bodu se písemně přihlásil pan místopředseda Okamura, poté požádal o slovo pan ministr zdravotnictví, který přednese stanovisko nepřítomného pana ministra životního prostředí. A poté se přihlásil pan ministr vnitra. Takže poprosím pana místopředsedu Okamuru, máte slovo. Upozorňuji, že nejsme ještě v rozpravě, není možné se hlásit k faktické poznámce.